Tak nyní jako další vystoupí pan...

Domnívám se, že v tuto chvíli by tady měl být premiér, měli by tady být naši siloví ministři a demonstrovat jednotu a hrdost naší země v této chvíli.

Nebylo nás tady mnoho, kdo jsme se snažili o neschválení zákona ohledně Dukovan. Musím přiznat, že jsme obstruovali, abychom zabránili vzniku další závislosti na autoritativním režimu Ruské federace. Bylo nám totiž i bez Vrbětic jasné, jak nebezpečné je mít jakoukoli závislost na Ruské federaci a ještě ji posilovat. Dovolte mi taky, abych poděkoval všem, kdo přispěli k rozkrytí útoků ze strany Ruské federace na naši zemi. To je skupina, která sází na občanskou společnost, funguje velmi dobře a také oni se podíleli na tom, že nyní máme informace, které máme. Skutečně bychom měli být jednotní a skutečně vláda by tady měla jasnou pozici reprezentovat. A správné je volání po pevných krocích a profesionalitě. Nyní vystoupí pan poslanec Zdeněk Podal a připraví se paní poslankyně Alena Gajdůšková. Tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, nejdříve bych rád vyjádřil účast těm postiženým, kteří tam zemřeli, a jejich rodinám, protože to si myslím, že je to podstatné na celé věci. Druhá věc, která mi nedala než vystoupit, je moje účast v práci spojovacího vojska, kde jsem působil před revolucí a po revoluci.

To byly dokonce modernizované mašiny, které ještě ani armáda neměla, a už se prodávaly do civilu.

No ano, bylo to tak. Já doufám, že to skončilo, nevím, dneska ty informace nemám. Dokonce bych řekl, že smůla byla, že armáda v té době neměla žádnou ochránkyni, kterou má dneska v poslankyni Černochové, prostřednictvím pana předsedajícího.

Umíte si představit, kolik na tom vydělali? Jak se tam mohlo objevit tolik výbušnin, tolik zbraní, kde k tomu přišli?

Já vám děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající.

Za sebe jen řeknu, že odhalení ale příčin výbuchu muničního skladu ve Vrběticích je opravdu šokující a pro nás v té oblasti ještě více. Víte, je děsivé zjistit, že místo, kde žijete, je cílem teroristického útoku.